Nyní poprosím pana vicepremiéra Jurečku.

Dobrý večer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, i vy všichni, kteří sledujete dnešní jednání ve Sněmovně.

Tak já jenom pro připomenutí opravdu jako těch skutečných faktů řekněme, jak se situace má...

Já poprosím, nepokřikujte na mě. Můžete říct fakta, ale prostě žádná fakta, která by vyvrátila to, co říkám doposud, na obhajobu vašeho šéfa, prostě nejsou.

Normální to není.

Takže jestli vy tady mluvíte o tom, že tady je nějaká kritika na člena vlády, tak si zameťte prosím před svým prahem.

Oni svolali tuto schůzi, oni ji vyvolali, měli tady plná ústa spousty argumentů, kterými tady kritizovali premiéra a ostatní členy vlády, a já jenom jsem nastavil zrcadlo a jenom ukazuji, kdo je jejich předseda, kdo je bývalý premiér, jakou on má svojí životní dráhu, jaký má svůj životní příběh. Nepřijde vám to zbabělé?

Já každý týden jsem mezi lidmi, každý týden s nimi mluvím.

Úprava normativů příspěvku na bydlení a změna zákona na začátku ledna bylo to rychlé, za dva týdny jsme to měli hotové.

A těm já děkuji, protože ti jsou pod obrovským tlakem, zvládají obrovské penzum práce. Takže jim patří velký dík.